Já bych poprosil, abyste věnovali chvilku pozornosti těm číslům.

V sumě je odhad, že na právní poradenství k tomu, aby se podnikatelé zorientovali, vynakládají ročně více než 43 mld. korun. A z toho mikropodniky a malé podniky, to jsou ti, kteří nemohou mít na zaměstnanecký poměr ekonomy, právníky, interní auditory, tak ti zaplatí 38 mld. korun ročně. A tohle je šance, jak jim to zjednodušit, jak jim výrazně snížit tyto náklady, aby mohli ušetřené peníze investovat do mezd svých zaměstnanců, případně do technologického či jiného vybavení svých firem. Věřím, že tento návrh, který má širokou a politickou podporu, podpoříte, propustíte do druhého čtení. Já děkuji panu navrhovateli. Nyní se měl ujat slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek, který je ale omluven z důvodu zahraniční cesty, budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, kterým by měl být pan poslanec Martin Kolovratník.

Já zahajuji hlasování o změně zpravodaje z pana poslance Šrámka na pana poslance Kolovratníka. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Pane předsedající, pane předsedo vlády, dobré odpoledne. Pěkně vám děkuji, kolegové, že jsem získal vaši důvěru, abych se stal náhradním zpravodajem tohoto zákona. Mám tu informaci asi dvě hodiny starou, takže určitě omluvíte to, že moje vystoupení bude stručné, možná i trochu povrchní, ale myslím si, že teď, v tuto chvíli, to určitě nebude na závadu. Tak jako u jiných zákonů bude tento návrh, předpokládám, diskutován hlavně odborně na výborech. Je to sněmovní tisk 1089.

Podotýkám, že se to týká nejen Hospodářské komory, ale také komory Agrární. Teď nechci předjímat, jestli někdo z vás nebo z kolegů ze zemědělského výboru bude chtít také to projednávat u vás. Nevím, nechám na vašem rozhodnutí. Já jako zpravodaj to určitě navrhovat nebudu. Budu počítat s tím, že tedy hospodářský výbor je tím garančním. Nechci dublovat to vysvětlení, které přednesl před malou chvílí zástupce zpravodajů pan poslanec Stanjura, ale přeci jen v několika větách zrekapituluji, že je to dobře míněno. Novela zavádí povinnost pro stát, aby v samostatných přílohách právního předpisu elektronicky vyhlašoval přehled povinností. Sami znáte praxi, tu složitost. My jsme často kritizováni za to, že těch zákonů je ohromné množství. Není možné se v nich vyznat. Koneckonců platí i okřídlené přísloví: Neznalost neomlouvá. Neznalost zákona neomlouvá. Tak postupují koneckonců i soudy, resp. soudní systém. Každý se má zařídit a má ty zákony znát. Navíc k tomu je zavedena povinnost, nebo navrhována nová povinnost právě Hospodářské komory, aby spravovala právní elektronický systém pro své podnikatele, aby tedy oni na jednom místě a v jednom informačním systému měli přehled, komplexní přehled, o těch novinkách a hlavně o nových povinnostech, jaké pro ně vyplývají. Předpokládám tedy, že Hospodářská komora toto bude vítat, že to s ní i bylo diskutováno. Já zároveň i jako místopředseda hospodářského výboru se těším na tu debatu na hospodářském výboru, kde si argumenty poslechneme. Ale abych byl férový a korektní, jako zpravodaj musím také krátce okomentovat stanovisko vlády, resp. vyjádření, které jsme obdrželi od vlády. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. A já, když jsem se rychle seznámil s obsahem toho stanoviska, promiňte mi ten výraz, tak trochu tam cítím takovou tu obavu, aby to nebyla cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. A opakuji, promiňte mi ten výraz, je to volné přirovnání. Abych byl korektní, budu citovat právě to, co bylo řečeno, nebo jak bylo zdůvodněno to neutrální stanovisko vlády. Vláda řekla, že jedním ze základních principů právního státu je rovnost všech před zákonem. A ona vidí, nebo je tam viděno jisté riziko toho, že tady ta předložená novela neodůvodněně zvýhodňuje vybranou skupinu, jednu skupinu adresátů právních norem před těmi ostatními. Konkrétně tedy podnikatele před jinými řadovými občany, kteří podnikateli nejsou, a takový servis už by jim poskytnut nebyl. A druhý nesouhlas, resp. druhý problém, který registruji ze strany vlády, se týká právě navrhování podzákonných norem. Tedy prováděcích vyhlášek, kde vláda jasně se ohrazuje, resp. říká, že tím jediným ústavním právem vydávat, navrhovat prováděcí předpisy, tak je to právě právo oprávnění vlády. A ten návrh, jak je teď formulován, říká, že tady tu autoritu, tady tu možnost by měla i Hospodářská komora. Resp. komora, že by mohla vládě předložit nějaký návrh a požadovala by, mohla by požadovat v zákonné lhůtě, aby se vláda k těm návrhům Hospodářské komory vyjádřila. Možná volně by to šlo přirovnat, jako když my tu dáme poslanecký návrh zákona a vláda tedy má povinnost do měsíce na něj nějak reagovat. Toto tedy je i obsaženo v této novele a měli bychom k tomu zaujmout stanovisko a říci, jestli chceme Hospodářské komoře, tedy Hospodářské, Agrární komoře, tedy jednomu, dá se říci, profesnímu sdružení dát v právním systému až takovou sílu. Abych ctil roli zpravodaje, nebudu komentovat. Nebudu zatím říkat své hodnocení. Předpokládám, že si ho asi nechám až na debatu na hospodářském výboru, a končím své vystoupení zpravodaje. Já děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Plíšek. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych také jako jeden z předkladatelů této novely se krátce vyjádřil. Jak už tady bylo řečeno, návrh podepsala různorodá skupina poslanců napříč politickým spektrem. Z mého pohledu vláda v současném volebním období bohužel zatěžuje neúměrně zejména malé a střední podnikatele.